Ano. Slovo má paní poslankyně Černochová, připraví se pan poslanec Farský. Dobré odpoledne, dámy a pánové. Děkuji za slovo, pane předsedo.

Navrhuji tento bod zařadit po pevně zařazených bodech.

Vede mě k tomu včerejší článek nejenom v Lidových novinách, kde jsme se mohli dočíst, jak se v České republice likviduje politická konkurence. Pan podplukovník Oldřich Hluško pracoval patnáct let u policie, u Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu.

Jistě si vybavujete, jak tato Poslanecká sněmovna rozhodovala o vydání našeho kolegy pana poslance docenta Bohuslava Svobody v souvislosti s kauzou Opencard. Také si jistě vybavujete, jak jsme tady po debatách zřídili stálou vyšetřovací komisi, která se tím měla zabývat. Prostřednictvím pana předsedy bych zároveň apelovala na předsedu této vyšetřovací komise pana Bronislava Schwarze, aby ani tato komise nenechala tuto skutečnost, kterou vám nyní oznamuji, bez povšimnutí.

Ve volbách voličům slibuje, že se bude snažit zúročit vše, co se za svou profesní kariéru naučil. Pan podplukovník Hluško je stále zaměstnancem Policie České republiky. Přestože ale splnil, co měl, z osobních důvodů údajně odejde a zkusí štěstí v politice na kandidátce hnutí ANO. V tomto bodě bych tedy ráda požádala pana ministra vnitra o informaci, jestli je takové jednání policie běžné, jak bude případně v budoucnu řešit, aby k podobným excesům a selháním nedocházelo.